Co to je? Naši důchodci jsou pro vás škoda?

Kdo tady ničí tuhle ekonomiku? Samozřejmě tato vláda, ale hlavně Česká národní banka k tomu se ještě dostanu.

Paní předsedkyně Pekarová řekla, že nic nenavrhujeme, tak já vám dneska navrhnu, jak srazit inflaci, protože v tom je ten problém, v té inflaci. Ještě jednou, pane premiére, prosím vás, pokud nás chcete převálcovat, jak to slyším, v pátek, skutečně můžete tady poprvé ukázat, že jste premiér, že těm důchodcům to dáte, to je obrovská šance, obrovská šance.

Pan premiér se mnou nikdy nemluvil. Já jsem chodil tady do jeho kanceláře, třikrát jsem tam byl tajně, novináři to nevěděli, normálně jsme diskutovali. A kolikrát vy jste nás oslovili? Dvakrát Ukrajina, jasně, Ukrajina.

70 % ČEZu, ne?

A samozřejmě teď argumentujete tím, že se navýšily důchody. Ano, ale to není váš zákon.

Dneska byla vláda k tomu se dostanu.

Ale zase jste zapomněli na ty důchodce.

Takže já bych chtěl říct našim důchodcům, že my budeme bojovat dál.